Novela zákoníku práce se týká následujících záležitostí a tady budu velmi stručná. Zavádíme sdílené pracovní místo, inspirovali jsme se v Německu, a chceme podpořit rozvoj částečných úvazků.

Zavádíme spravedlivější výpočet, spravedlivější nárok na dovolenou, která se bude nově, pokud bude předloha schválena, odvozovat od odpracovaných hodin, nikoli od odpracovaných dnů.

Zde se rozšiřuje ochrana pro vyslané zaměstnance z EU do České republiky, pro ty budou platit stejné podmínky jako pro naše zaměstnance. A dochází také ke snížení administrativní náročnosti, to znamená, že se podstatným způsobem snižuje administrativní zatížení, které je kladené na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce.

A ještě bych chtěla říci několik posledních věcí. Během projednávání této novely došlo ke shodě sociálních partnerů.

V posledních týdnech jsme také diskutovali pozměňovací návrh pana poslance Farského, který vlastně pomáhá podporovat mládež. Já bych zde chtěla podotknout, že věcně a lidsky tento pozměňovací návrh podporuji.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ale není to důvod pro to, abychom ten návrh zákona nepodporovali.

Nicméně my jsme o tom věděli, nebo tušili, a dlouho jsme to respektovali.

Nevím, kdo z vás si myslí, že v příštích týdnech a měsících budou zaměstnavatelé v nějakém velkém měřítku vytvářet nová pracovní místa. Myslím, že skvělým úspěchem by bylo, kdyby zaniklo co nejméně pracovních míst.

Pro ty, kteří se v tom úplně neorientují, to plně respektuji: Dneska tam jsou vlastně dva limity, které jsou zajímavé že celkový rozsah práce může být 300 hodin ročně, když to vydělíme počtem týdnů, tak je to šest hodin týdně.

Takže velmi často se stává, že je vyčerpán ne ten limit finanční, ale je vyčerpán počet hodin.